Nyní budeme hlasovat o návrhu na omezení délky vystoupení v obecné i podrobné rozpravě na pět minut. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

V hlasování číslo 156 přihlášeno 107 poslanců, pro 42, proti 9. Návrh nebyl přijat. Neomezili jsme tedy rozpravu a na řadě v obecné rozpravě je přihlášený pan poslanec Dominik Feri, připraví se paní poslankyně Hyťhová. Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já samozřejmě nebudu mluvit déle než pět, možná deset minut, protože tenhle návrh je skutečně první, který se věnuje tématu kultury, které tu bylo zanedbáváno na úkor možná v tu danou dobu důležitějších témat, ale i tato sféra byla významně postižena pandemií Covidu19 a měli bychom se jí zabývat. Na úvod říkám, že tento návrh podporuji a jsem rád, že s ním ministerstvo přišlo.

A proto ministerstvo přišlo s tímto návrhem. Já jsem viděl i ten návrh německý, četl jsem si ho, a byť se jím ministerstvo inspirovalo v některých dílčích věcech, tak se vydává trochu jiným způsobem.

My v Česku jsme se vydali trošku přísnější cestou. Řekli jsme ne, neuděláme to takto obecně.

Otázkou ale je, zdali do budoucna, když už tedy Ministerstvo kultury nežádalo nebo nežádalo...

U tady toho se zkrátka nějaké řešení nedá nalézt, to není asi technicky možné, kdyby to nebyla ta státní záruka.

To znamená, že ten zákazník bude poučen pořadatelem o právech, která se podávají ze zákona, a to z velmi jednoduchého důvodu.

Ale i přesto by měli být podle mého soudu poučeni o těch právech, opětně ze stejného titulu, protože zkrátka teď se řeší v běžném životě úplně jiné starosti.

Takže proto navrhuji dát tam poučovací povinnost velmi jednoduchou. Trošku jsem rezignoval na tu přísnost, to znamená, není tam povinně písemná forma.

Je dobrý, specifikuje a staví najisto něco, co úplně jasné není, ale v úhrnu si myslím, že ten návrh je dobrý, řeší situace v kultuře, ale je to taková náplast. Kultura potřebuje bezesporu víc peněz.

A prosím o podporu toho pozměňovacího návrhu, který zavádí velmi prostou poučovací povinnost tak, aby lidé věděli, co jsme si tady na ně připravili. Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Dobrý den. Já děkuji za slovo. Chtěla bych říct, že tento návrh podpoříme, ale teď bych se chtěla vyjádřit k našemu pozměňovacímu návrhu.

Cílem tohoto našeho návrhu je zpřesnění části, která uvádí důvody a termíny pro ukončení tzv. ochranné doby vůči pořadatelům kulturních akcí včetně podmínek a termínů, které musí tito pořadatelé zrušené kulturní akce splnit vůči svým zákazníkům.